Já hlasuji s kartou číslo 61. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Adam zdravotní důvody, pan poslanec Číp zdravotní důvody, pan poslanec Heger pracovní důvody, pan poslanec Holeček pracovní důvody, pan poslanec Huml zdravotní důvody, pan poslanec Chalupa do 21. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Kádner od 16. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Kořenek pracovní důvody, pan poslanec Koskuba bez udání důvodu, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, paní poslankyně Nytrová zdravotní důvody, paní poslankyně Pastuchová do 15. hodiny pracovní důvody, pan poslanec Schwarz zdravotní důvody, pan poslanec Tureček bez udání důvodu, pan poslanec Vácha pracovní důvody, pan poslanec Volný zdravotní důvody, pan poslanec Vozka pracovní důvody.

Navrhujeme tento postup.

To je z mé strany vše a prosím vás, abyste se vyjádřili se svými návrhy k pořadu schůze. Nejprve s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Hezké odpoledne. Vážené kolegyně a kolegové, pane předsedo, dovolte, abych přednesl následující návrhy na změnu pořadu schůze, se kterými jsem neuspěl na jednání grémia.

Jedná se o první čtení těchto návrhů zákonů.

Jedná se o transpozici Evropské unie a jsou to body číslo 65 a 66 týkající se platebního styku. Bod 65, 66 platební styk a platební styk související.

Děkuji za pozornost. Děkuji, mám poznamenáno. Prosím pana předsedu Miholu.

Chtěl bych k tomu dodat, že novela přináší zlepšení přístupu zdravotně postižených k důležitým kompenzačním pomůckám.

Je zde také třeba zmínit, že dopad zákona je na 900 000 zdravotně postižených, a pokud do toho přičteme i jejich rodiny, jedná se zhruba o 2 miliony občanů této země. Takže prosím o jeho podporu a zařadit jako první bod odpoledne ve středu 12. dubna. A ta druhá prosba

Prosím o podporu a děkuji. Také děkuji. Zeptám se na další přihlášky s přednostním právem pokud nejsou, tak prosím paní poslankyni Černochovou.

Prosím sněmovnu o klid jak vlevo, tak vpravo... Neúspěšně zatím, tak ještě jednou prosím sněmovnu o klid..

Tak, děkuji. Já děkuji. Hezké odpoledne, dámy a pánové.

Byli bychom v prvém čtení.